159.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a zpravodaj garančního výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec František Vácha. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 581/3. Paní navrhovatelka má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych ve stručnosti shrnula obsah a dosavadní projednávání návrhu zákona o uznávání odborné kvalifikace za předkladatele a vyjádřila se ke všem předloženým pozměňovacím návrhům. Jedná se tedy o transpozici. Transpoziční lhůta uplynula 18. ledna 2016. Při této příležitosti bych ráda poděkovala poslancům a poslankyním za možnost zkrátit lhůtu mezi prvním a druhým čtením o 30 dnů. Obsahem předpisu je evropský profesní průkaz i výstražný mechanismus a jde o regulaci zdravotnických a pedagogických profesí. Co se týká pozměňovacích návrhů, které byly uplatněny a ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podpořeny souhlasem, tak se jedná jednak v případě pozměňovacích návrhů pod body A1 až A24 o legislativně technické úpravy, které doprovodí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy souhlasem. V případě pozměňovacího návrhu pod bodem B1, tady se jedná o návrh poslance Krákory, kde se, zjednodušeně řečeno, řeší problematika praxe lékárníků, tam také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doprovodí tento pozměňovací návrh souhlasem. A koneckonců je zde pozměňovací návrh pana poslance Černocha, který doprovodí Ministerstvo školství nesouhlasem s ohledem na to, že pokládáme tento pozměňovací návrh za obsahově nesouladný s vládním návrhem, protože se týká požadavku českého státního občanství u strážníků obecní policie. Děkuji vám za pozornost a ještě jednou za rychlé projednání tohoto návrhu zákona s ohledem na již uplynulou transpoziční lhůtu. Chce se mi říct spíše nepozornost, děkuji, paní ministryně.

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Jedná se o legislativně technickou úpravu sjednocení celého textu zákona, protože praxe je taková, že všechny paragrafy se dělí na odstavce a odstavce se dělí na písmena a teprve písmena na body, takže my měníme ta čísla na písmena.